Proto se v Německu lze poučit, ale opisovat nemůžeme.

Ostatně v Německu jim trvalo dlouhá desetiletí, než celý systém podpory trhu práce nastavili.

Dejme tedy návrhu šanci, prodiskutujme ho v souvislostech a hledejme řešení, které bude odpovídat nejen parciálním zájmům, ale podmínkám naší ekonomiky jako celku. S plnou odpovědností také říkám, že v tom, že jsme dosud umožňovali, aby lidé nepracovali, a přesto dostávali v podstatě plnou mzdu, už pokračovat nemůžeme.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Nyní mám několik přihlášek s přednostním právem.

Děkuji, dobré dopoledne.

První doplnění se týká reakcí na ten aktuální vývoj, který stále poslední týdny roste z hlediska onemocnění covidem.

Takže to je první návrh, tedy bod Informace vlády o situaci COVID19, aby to bylo jako bod zařazený za to první čtení novely zákona o zaměstnanosti.

Děkuji vám. Děkuji. Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, dovolte abych přednesl návrh na změnu pořadu schůze, tak jak jsem již avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny, a ten návrh zní následovně: abychom dneska jako třetí bod projednali sněmovní tisk 922 Ministerstva financí, vládní návrh o daních z příjmů, druhé čtení.

Děkuji. Jako další je přihlášen s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěl navrhnout na pořad schůze tři body, ale ještě bude mít návrhy náš poslanec Radek Koten.

A připomenul bych, že žádná z ostatních politických stran nás v podstatě v našem návrhu nepodpořila. Proto náš návrh neprošel.

Dobře, teď před volbami to tady navrhuje ještě někdo, přestože nám to nepodpořili před těmi dvěma lety, ale v každém případě si myslím, že bychom to mohli zařadit.

Takže my navrhujeme variantu, která je myslím kompromisní, protože vím, že řada z vás to nechce.